Já jsem se tady k tomu vyjadřoval, nebudu litovat několika krátkých vět.

To prostě považuji za naprosto nepřijatelné.

Velmi důležité pro budoucnost této země a našich dětí.

Ten se týká toho, že správa státních hmotných rezerv, potažmo ČEPRO, potažmo EuroOil, mají konkurenční výhodu v trhu v hodnotě asi 600 milionů ročně, která spočítá v tom, že nemusí přidávat biosložky do paliva, rozuměj tedy primárně do nafty, a to je zvýhodňuje oproti ostatním dodavatelům této komodity. Já vám děkuji za pozornost.

Děkuji vám.

Návrhů, které s tím pracovaly už před jednáním výborů před druhým čtením, bylo víc.

Návrh má vlastně dva konkrétní pozměňovací návrhy.

Je to návrh, který se týká udržovací podpory u bioplynu.

Je to návrh, který se týká bioplynových stanic a jejich možné provozní podpory.

Děkuji za slovo. Pěkné odpoledne.